Děkuji, paní poslankyně.

Dobré odpoledne. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážená vládo, já jsem si připravila bod Laxní přístup vlády k dopravcům. Za poslední dobu, jestli jsme všichni sledovali, vláda neudělala pro dopravce vůbec nic. Vláda zamítla zastropování ceny pohonných hmot a snížení či odpuštění DPH.

Takže máme opatření číslo jedna zrušení povinného přimíchávání biosložek.

Od této doby nedošlo k jejich navýšení.

Takže pro dopravce je to velká nula. Druhé opatření zrušení silniční daně u osobních a nákladních automobilů do 12 tun.

Tudíž naše vláda vymyslela slevu na slevu.

Dále neprokázala, že by prodejní ceny byly ustřelené od velkoobchodních cen na burze, takže taktéž výsledek je velká nula. Jinak zjištění Ministerstva financí je v souladu se závěry antimonopolního úřadu, který již 10. března upozorňoval na to, že z jeho pohledu nedochází k porušování hospodářské soutěže a že na růstu cen se podílí pouze vývoj cen na světových trzích s ropou. Čtvrté opatření snížení spotřební daně.

Budou ještě nějací dopravci? Otázkou je, co zbývá dopravcům?

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Je to tak? Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Richard Brabec a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já teď trochu z jiného soudku, i když to bude částečně souviset s tím, co říkala paní kolegyně Peštová, ale především to bude navazovat na to, co říkal pan místopředseda Havlíček.

Jedná se o sněmovní tisk 154, který mění zákon 383 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. A na konci řeknu, aby to nezapadlo, kam bych ho rád tedy přemístil.